Co to znamená? Znamená to poměrně mnoho. Znamená to průlom v tom, jakým způsobem bude mít možnost Evropa do budoucna využívat satelitních datových spojení. Věc klíčová proto, že může zajistit bezpečná spojení, může zajistit strategické informace, tak jako to poskytují například v současné době americké systémy v místech válečných konfliktů. Umožní to samozřejmě také zajistit kvalitnější datová spojení do míst, kam v tuto chvíli třeba nevedou optická vlákna. Bude to znamenat významný rozvoj internetu věcí. Bude to znamenat další posun v tom, jak bude moct Evropa rozvíjet svoje informační systémy a komunikovat napříč vládami, napříč státy a jak bude poskytovat datová spojení lidem v nejrůznějších místech Evropy a Evropské unie. To je docela významný krok. Zároveň, bavímeli se o vesmírném programu, udělali jsme všechny potřebné kroky k tomu, aby zastoupení EUSPA, tedy Evropské agentury pro vesmírný program, která sídlí v Praze, aby tady své aktivity mohla dál rozvíjet, což přináší nejenom důležité kontakty do České republiky, ale samozřejmě znamená to další posílení prestiže českých firem, které se podílejí na vesmírném programu, byť se o tom tolik nemluví, ale je to věc stejně velmi důležitá. Chtěl bych také zmínit, co všechno se právě v oblasti dopravy podařilo udělat na pomoc dopravcům, na pomoc firmám, když tu zaznívalo, že vláda lidem nepomáhá. Tak já zmíním několik zcela konkrétních kroků důležité pomoci.

Dneska už můžeme sledovat vývoj cen na pumpách příznivě a dostáváme se blízko k hodnotám, které na benzinových čerpacích stanicích byly před rokem, a to bez dramatických otřesů, které by samozřejmě celý trh poškozovaly. Ale zmíním ještě další klíčovou pomoc, například zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun.

Důležitá pomoc všem dopravcům, kteří čelí konkurenci okolních států. Významná pomoc i pro ekonomiku, protože to pochopitelně znamenalo toto důležité odvětví držet opravdu nad vodou. Co chci zároveň zmínit, abych nezůstal jenom u silniční dopravy, tak je to pochopitelně pomoc všem železničním dopravcům, a to v odpuštění POZE na celý rok. Podařilo se to dovést do finále, v krátkém čase se budou vyplácet finanční prostředky, tedy vratka všech těch úhrad zaplacených za POZE.

Předchozí vláda sice slíbila dopravcům, že na to pomyslí, ale ve výsledku ve svém rozpočtu žádné takové peníze nepřipravila. Byla to tedy další významná pomoc v tom roce, který byl opravdu pro všechny velmi složitý. Dostávám se k dalším důležitým bodům, které se týkají těch změn, které se podařilo prosadit ku prospěchu lidí v rámci evropského předsednictví, a to je poměrně často zmiňovaný zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Jednak že se ten zákaz nebude vztahovat na spalovací motory spalující nová syntetická paliva bez negativních vlivů na životní prostředí. A zároveň podotýkám, že v současné době probíhá velmi intenzivní vývoj syntetických paliv, a to nejenom pro letecký průmysl, ale pochopitelně i syntetické nafty a syntetického benzinu.

To je další důležitá změna, kterou se podařilo prosadit v rámci českého předsednictví. Obávaná norma, proti které jsme stáli, protože ji pokládáme pořád za nedomyšlenou, nešťastnou. Podařilo se v rámci českého předsednictví prosadit odložení účinnosti pro nákladní automobily a budeme teď vyvíjet další aktivity, aby se podařilo významně proměnit podobu Eura 7. Zmíním, že vláda v tomto směru také přijala jasné usnesení, které odmítá tu současnou podobu Eura 7, protože by ta aktuální podoba mohla vážným způsobem ohrozit automobilový průmysl nejenom v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie. A bude to jedna z důležitých agend pro nadcházející měsíce. Významná věc investice do dopravní infrastruktury. My jsme startovali s rozpočtem 127 miliard korun Státního fondu dopravní infrastruktury a podařilo se ve výsledku dospět až k číslu 130 miliard korun. Podařilo se tedy o 4 miliardy navýšit finanční prostředky, které směřují do dopravní infrastruktury. Věc, kterou Česká republika nezbytně potřebuje, potřebuje ji pro posílení ekonomiky, potřebuje ji také proto, abychom splatili historický dluh v nedostatečné, nedostavěné dálniční a železniční infrastruktuře. To jsou konkrétní čísla, která i v té složité době přispěla k tomu, aby se ekonomika mohla nadechnout. A nejenom to, že jsme víc proinvestovali v loňském roce, ale podařilo se také připravit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 150 miliard korun, tedy o dalších 20 miliard korun více, na letošní rok, s rozšířením dalších investičních aktivit jak Správy železnic, tak Ředitelství silnic a dálnic, tak také Ředitelství vodních cest. Míříme k tomu, aby v té nejsložitější době se dál dařilo rozvíjet investiční aktivity, otevírat další příležitosti díky snazší dopravě na území České republiky, ale pochopitelně také díky zakázkám, které díky tomu mohou probíhat jak na silniční, tak na železniční infrastruktuře. To jsou klíčové zprávy. A pojďme se na to podívat také optikou cestujících, optikou řidičů. Co to znamenalo v minulém roce z těch klíčových projektů? A nijak nezastírám, že všechny ty projekty se připravovaly v předchozích obdobích, že na nich pracovali mí předchůdci a že na nich pracovali v mnoha případech i předchůdci mých předchůdců. A teď v tom aktuálním období pochopitelně pracujeme na tom, aby i další generace ministrů dopravy měly možnost rozvíjet silniční železniční infrastrukturu. To nijak nezastírám. Ale chci zdůraznit, že díky tomu, že finanční prostředky se podařilo zajistit, tak to mimo jiné znamenalo dokončení modernizace klíčového úseku na čtvrtém železničním koridoru. Výsledek je, že se dnes dostanou lidé z Prahy do Tábora za necelou hodinu.

Výsledek? Výsledek je důležitý, protože to znamená významné zjednodušení cestování.

Řada lidí v rámci změny právě dopravy pak může hledat cestu k tomu, aby si pořídila byt třeba díky zkrácení dojezdové doby i dál od Prahy. To je taky jedna z významných zpráv z hlediska modernizace železniční sítě. Ale nebylo to jenom to. Podařilo se zároveň dokončit důležitý úsek modernizace železniční trati mezi Poříčany a Velimí na klíčovém dopravním železničním spojení mezi Prahou, Pardubicemi, Českou Třebovou a Olomoucí.